Z pověření vlády předložený tisk uvede místo místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Pane ministře, máte slovo. Ano, děkuji. Dobrý den. Ne že bych byl takový expert na Ústavu, ale přesto bych si dovolil vám předložit jeden z trojice návrhů zákonů s volební tematikou, které by měly sloužit k realizaci některých změn právě v oblasti volebního práva.

V ní je navrhováno stanovení pevného limitu konání řádných voleb do Senátu a také do zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října, aby se termín voleb neposouval k letním měsícům.

Tímto krokem dojde ke sjednocení délky lhůt s volbou prezidenta republiky.

Účinnost zákona se navrhuje tak, aby se změny mohly promítnout již v řádných volbách do třetiny Senátu a zastupitelstev krajů na podzim roku 2020.

Toto je moje úvodní slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k obsahu, který tady přednesl pan ministr Zaorálek, nemám, co bych dodal. Je to zákon velice stručný, řeší velice praktické problémy, které se dějí v tom, že když každé období má být maximálně čtyři roky dlouhé, tak někteří, kteří jste vstoupili do politiky už před několika volebními obdobími, víte, že se volby konaly v listopadu, teď už jsme v říjnu a za chvíli bychom skončili v srpnu. Je to vládní návrh zákona předložený do Sněmovny v červnu letošního roku.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášené... Děkuji.

A nejen mého, věřím. Jedna věc je, že tedy by se prodloužila doba, po kterou probíhá předvolební kampaň v případě předčasného rozpuštění Sněmovny, na 90 dní. Takže není žádný problém s tím, že Sněmovna případně delší dobu nebude fungovat.

A pak je tam ta věc, která podle mě není pozitivní, a to je územní vymezení senátních obvodů pro volby do Senátu ústavním zákonem, který stanoví pevné seznamy obcí, kde je která obec, ve kterém obvodu. To je negativní ze dvou důvodů.

To současné rozložení určitě není dobré, a proto mi přijde nevhodné ho ještě ústavně konzervovat.

Samozřejmě v tu chvíli má možnost volit víckrát, s tím my nic neuděláme, nebo naopak méněkrát.

Čili tolik krátce ode mě. Jsem pro to, abychom to pustili do druhého čtení a tam tu jednu část, která se týká senátních obvodů, velice pečlivě prodiskutovali, a navrhoval bych její vypuštění Děkuji za pozornost.